Takže pozměňovací návrh, který tady je, to je ten sněmovní tisk 48, na který, jak jsem řekl, vláda dala souhlasné stanovisko, řeší to, že soudy budou informovat mimosoudní orgán, že probíhá soudní spor, a mimosoudní orgán pak bude mít tudíž možnost před soudem obhájit svoje vlastní stanovisko, aby klient spotřebitel v tom nezůstal sám, protože ta pozice je potom nevyvážená. Spotřebitelé se obracejí na mimosoudní orgán, jak vyplývá z toho názvu, aby šli mimo soud, aby někdo rozhodl rychle, aby to nestálo hodně peněz, aby si k tomu nemuseli brát právníka.

A já upozorňuji, protože to je fakt velmi pečlivě připravené i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, s legislativci, on se nestává vedlejším účastníkem toho řízení, protože on někdy nerozhoduje 100 : 0, ten mimosoudní orgán také někdy může rozhodnout, že v něčem vyjde vstříc tomu klientovi a v něčem nikoliv, to může být 50 : 50. On obhájí jenom svoje usnesení, svoje rozhodnutí. Kolegyně, kolegové, já vás moc prosím, bylo to tady šest měsíců, nebo sedm měsíců je to tady v systému, já jsem před volbami s tím neotravoval, aby nikdo neřekl, že tady chci otevřít toto téma ochrany spotřebitele před komunálními volbami. Je po komunálních volbách a já vás prosím, abyste předřadili myslím si, že to může být rychlá věc, protože vzhledem k tomu, že vaše vláda teď mluvím na koaliční poslance na to dala souhlasné stanovisko. Najděte si to klidně, kdybyste mi nevěřili. Tak vás prosím, abyste ten tisk 48, aby se předřadil.

Málokdy se stane a já za to děkuji že by vláda dala poslanecké iniciativy z řad opozice souhlasné stanovisko. Tady to souhlasné stanovisko je, skutečně není důvod a bylo by to naschvál, kdybyste mi to nepomohli zařadit na program. Já vás o to prosím, jak jsem řekl, buď dneska jako první bod, v pátek jako první bod, nechám na ctěném panu místopředsedovi, abychom spolu nějakým způsobem našli čas, kdy tenhleten bod, který bychom mohli rychle projednat a zároveň pomohli spotřebitelům, mohli zařadit a úspěšně ho projednat.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Stát vzal školám na běžné výdaje miliardu korun. Ředitelé tak mají problém zaplatit učitelům nemocenskou, chybí i peníze na učebnice, na odměny aktivním pedagogům. Pan ministr školství Vladimír Balaš za STAN však tvrdí, že školy mají peněz dost, že dostaly miliardu z evropských fondů. Když se ale na tyto finance podíváme, tyto výdaje nepokryjí, protože za ně mohou koupit jen počítače a další techniku.

Jedná se o další vzdělávání pedagogů, plavání, pomůcky. Tato situace se velmi odráží v účasti pedagogů na seminářích a vzdělávacích akcích. Základní škola Komenského v OstravěPorubě dostala letos od státu o půl milionu korun méně než loni. Peníze jí teď citelně chybějí, výpadek půl milionu je pochopitelně znát.